Stejně tak podpořím i pozměňovací návrh paní poslankyně Černochové, která osvobozuje spotřební daň od vzorků piva určených pro pedagogické účely nebo pro vědecké účely. Proto jsem připravena tento pozměňovací návrh podpořit. Já bych se chtěla zastat svého vládního kolegy Adama Vojtěcha, ministra zdravotnictví, on skutečně se zdržel při hlasování na vládě, kde se projednávala novela zákona o EET a kde je snížení točeného piva.

Takže já tento návrh nepodpořím a samozřejmě i s ohledem na to, co tady řekl ministr zdravotnictví, a tím se ho chci zastat. Děkuji vám za pozornost, kterou jste věnovali mému krátkému závěrečnému slovu. Děkuji paní ministryni. Tak toto vystoupení vyvolalo tři přednostní práva. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já nemohu než reagovat na několik nepravd, které zde zazněly. Jsem rád, že paní ministryni nechybí v některých momentech to zdravé sebevědomí. Tak já bych si vybral jenom tři věci, které bych chtěl vypíchnout.

Ale vlastně o čtyřech věcech jsem chtěl mluvit.

Ale pro mě jsou tady dva důležité body, ke kterým bych se chtěl zmínit, protože jsme byli tedy poučeni nepřímo, ať se víc vzděláváme, a já jsem rád, že paní ministryně říkala, že jako naciťuje ty názory té opozice, tak já bych ještě potřeboval, jestli by si ty naše návrhy přečetla. Takže první nepravda, která tady zazněla, se týká našeho návrhu na navýšení toho možného daňového odečtu pro všechny. Takže vzhledem ke schválenému rozpočtu je to naprosto neutrální a s tímto by se počítalo až v rozpočtu pro rok 2020. Takže toto nebyla pravda, co tady zaznělo.

Takže já bych prosil, když tedy jaksi máme nastudovat, a my se rádi vzděláváme v těch věcech, tak aby aspoň tedy ty návrhy, proti kterým se kdokoliv, nejenom paní ministryně, vymezuje, tak aby si přečetl, kdy to vstupuje v platnost a jaký je věcný základ, protože ve všech těchto třech případech, které jsou čirou náhodou zrovna z pera pirátů, někdy tedy společně opoziční, prostě paní ministryně nemluvila pravdu. Pan poslanec předseda Kalousek. Děkuji za slovo. Já myslím, že si to explicitně říct můžeme. Dvakrát to udělala naše vláda.

A pokud nechcete být těmi, kdo zvýšili daně, tak prosím podpořte můj pozměňovací návrh. Myslím si, že takto explicitně řečeno je to zcela správně a můžeme si to říct i před Vánoci. Dalším je pan předseda Bartošek. Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, kolegyně a kolegové, já musím reagovat na dvě věci.

Lidovci jsou totiž přesvědčeni, že je daleko víc motivující pro lidi, když chodí do práce a mají slevy na daních na svoje děti, než aby se bezmyšlenkovitě rozdávaly plošně dávky. A proč se tak stalo? Protože pro nás, pracující rodiče, kteří se starají o své děti, jsou priorita a chceme, aby každý, kdo pracuje, měl v rodinách víc peněz. Je zde šance pokračovat.

Jestliže podpoříte tento návrh, podpoříte rodiny, které mají tři děti, v tom, že jim zůstane ročně víc o 24 tisíc ročně. A druhá věc, na kterou musím zareagovat, je otázka hazardu.

A druhá věc, místo tím, abyste se chlubila v oblasti daní, bylo by dobré, abyste zrealizovala další paragrafy, které v tomto zákoně proti hazardu jsou, a aby byly do praxe uvedeny adiktologické brzdy. Protože vybírat daně, vybírat prachy z těch, co provozují hazard, bez toho, že byste ochránila lidi, kteří jsou potenciálně ohroženi závislostí, gamblingem, tak to je pokrytecké. Když už mluvíte o tom zákonu, tak také realizujte věci, které ten zákon obsahuje v oblasti adiktologických brzd. Pan předseda Kalousek. Opravdu jenom krátce, protože se domnívám, že některé informace mají být úplné.

Prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko.